Děkuji za slovo.

Ale pak vám chci říct, že se pohybujeme tady v tomto nebodu, kde máme řešit potvrzení trvání stavu legislativní nouze, a já jsem přesvědčen, že 90 % vašeho projevu nesměřovalo tímto směrem.

Přece čistě materiálně, obsahově nemůžete říct, že vyplacení důchodu je hospodářská škoda.

Ale co je tato škoda? Když to budu argumentovat ad absurdum, tak podle vás je tedy škoda vlastně každý důchod, který vyplatíte, byť ten nevalorizovaný. Prostě škoda je všechno, co musí zaplatit pan ministr Stanjura ze svého rozpočtu? Tak to je přece absurdní. A druhá věc. Je tady někdo, kdo to ještě nechápe, že prostě nemůžete říkat, že je škoda něco, když to vyplácíte podle zákona? Protože škoda předpokládá nějaké protiprávní jednání nebo protiprávní stav.

Kde je ta škoda? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Já jsem pečlivě poslouchal také pana ministra práce a sociálních věcí, když vysvětloval ta čísla kolem těch důchodů, a vlastně pan ministr nám v zásadě nevysvětloval nic o té legislativní nouzi, o čem je dneska vlastně ta řeč.

Já je moc neznám tedy, fakt mně píše ta jiná strana.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Mě také zaujalo hodně jako některé kolegy to, že vlastně většina toho času, který pan ministr nám říkal, nebylo to odůvodnění té legislativní nouze, o kterém tady teď celou dobu vlastně mluvíme, a ptáme se na tu její nutnost. To, jak kolega Vondráček, prostřednictvím paní předsedající, říkal, jak to může být škoda vyplácení důchodů. Pan ministr Jurečka v závěru říkal, abych to řekl přesně, přesně férovost a předvídatelnost, že by si přál, aby do budoucna byla, aby fungovala. Ale to je přesně to, co tímto krokem naprosto pošlapáváte. To není absolutně žádná předvídatelnost. To, že se nezvýšily daně, nebo nějaké jiné státní výdaje? To prostě vůbec selský rozum nebere a lidi to nemůžou chápat. A potom samozřejmě zase my jsme tady osočováni z toho, že vytváříme nějaké generace mezi sebou. Ale to je přesně to, co vy vytváříte. Vy zase stavíte tedy rodinu s dvěma dětmi proti důchodci. Tady existuje nějaký solidární systém, a ti současní důchodci celý život platili to, co po nich stát chtěl, jiným důchodcům v tu chvíli. Prostě tak to je. A jestli něco v tomto systému chceme změnit, tak se to musí změnit systémově. A ještě ve stavu legislativní nouze.

Děkuji, paní předsedající. Máme každý nějaký materiál.

Takže já bych to zmodernizoval.

Domov seniorů. Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan ministr Jurečka, připraví se paní poslankyně Pastuchová. Máte slovo, pane ministře.